Takže co říct závěrem?

Kdybych nevstoupil do politiky, tak by nikdo nikdy o Čapím hnízdě neslyšel, nikdy.

V případě, že svým hlasováním takový postup posvětíte, vytvoříte tak precedens.

Děkuju za pozornost.

Prosím, paní poslankyně, máte slovo. Já vám děkuji, paní místopředsedkyně.